Závěrem je tedy třeba opět zdůraznit, že přítomnost ozbrojených sil Spojených států na území České republiky bude i nadále možná pouze se souhlasem Parlamentu České republiky, a dohoda taktéž nedává bez předchozího souhlasu Parlamentu České republiky právo ozbrojeným silám USA budovat na území České republiky stálé vojenské základny ani na něm trvale pobývat. A jenom ještě v rámci mého vystoupení na závěr dovolte reakci na mého předřečníka, co se týče přípravy této smlouvy.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji. S přednostním právem je přihlášen pan poslanec Radim Fiala. Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, teď jsem slyšel pana kolegu Metnara, tak jsem myslel, prostřednictvím paní předsedající, že jsem to vysvětlil jasně, že ta smlouva je o pobytu cizích vojsk, konkrétně amerických vojsk, na území ČR.

Samozřejmě ta diskuse dneska byla zajímavá. Ale je tady návrh hnutí ANO, kde jsou čtyři body na usnesení, a my se samozřejmě potřebujeme poradit.

Prosím tímto poslance hnutí SPD, aby šli na náš poslanecký klub. Děkuji vám. Děkuji.